Pan poslanec Juránek byl jediný přihlášený do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím máte slovo.